Vláda nás požádala o 30 dní a my proto, abychom mohli pro to hlasovat, potřebujeme v podstatě vědět, jaký je skutečný počet pozitivně testovaných, nikoliv pouze počet pozitivních testů.

Takže to je asi naše stanovisko, které je podstatné pro orientaci, jak se na situaci díváme, jak jsme připraveni o ní jednat.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo. V reakci na dotaz Markéty Pekarové Adamové ohledně toho, že bylo slíbeno, že budou určené školy pro lékařský a nelékařský personál, dodávám velmi krátce a fakticky. Stejně jako na jaře Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s pandemickým plánem komunikuje s kraji a hlavním městem Prahou a v tuto chvíli bylo k zajištění péče nejenom o lékařský, nelékařský personál, ale další, děti zaměstnanců kritické infrastruktury, určeno 405 škol po celé České republice.